Já jsem tady minule dlouze mluvil také o své cestě do Kanady a o tom, že je dneska poměrně velmi příhodná doba pro rozvoj kanadskočeských vztahů, protože si myslím, že v Kanadě je v současné době z řady důvodů, které tady nechci opakovat, velmi příznivá atmosféra pro spolupráci s Českou republikou. A myslím si, že se dokonce chystá i nějaká cesta poslanců, tuším, Sněmovny do Kanady, takže jsem přesvědčen, že schválení této dohody by té atmosféře i vývoji velmi pomohlo. Nechci už opakovat, co jsem tady myslím v minulosti nedávno poměrně široce vykládal. Takže jenom připomínám, že je to tento bod, že jsme ve druhém čtení, a přál bych si, abychom to ukončili.

Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Čímž jsem tak učinil.

Dámy a pánové, dovolte, abych vás stručně informoval o průběhu jednání o tomto tisku na výboru pro evropské záležitosti.

Na závěr bych chtěl jenom dodat to, co už tady zmínil pan ministr Zaorálek, tato smlouva není smlouva CETA, která vyvolává určité kontroverze a větší diskuse. Jedná se o rámcovou smlouvu mezi členskými státy Evropské unie a Kanadou, která primárně řeší boj proti terorismu včetně financování terorismu, což je velmi podstatné.

Čili to jsem stručně popsal asi ty základní body, které tato smlouva o strategickém partnerství řeší.

První přihlášený je pan poslanec Tomio Okamura. Nevidím ho, čili jeho přihláška propadá.

Pane předsedající, dámy a pánové, pane ministře, děkuji za slovo. Bohužel zde není, tak se pokusím shrnout věci, které já považuji za trošku problematické.